K tomu je možné uvést, že audit nebo kontrola legality zahrnuje podle zavedené praxe nejvyšších kontrolních institucí soulad se všemi právními předpisy, nikoli jen se zákony. Jako příklad možných výkladových problémů, které by vznikly při kontrole územních samosprávných celků výlučně z hlediska souladu se zákony, lze uvést kontrolu účetnictví. Kontrola účetnictví, která patří mezi tradiční kontroly vykonávané nejvyššími kontrolními institucemi, pracuje tak, že platný zákon o účetnictví výslovně odkazuje na prováděcí právní předpisy, tedy vyhlášky Ministerstva financí, a na normativní akty neprávního charakteru, jako jsou mezinárodní a české účetní standardy. Kontrola účetnictví výhradně jen podle zákona o účetnictví není prakticky realizovatelná. Chci také zdůraznit, že kontrola NKÚ nemá v žádném ohledu povahu správního dozoru a nepředstavuje tak zásah do činnosti příslušného územního samosprávného celku. Představa, že NKÚ bude hodnotit politická rozhodnutí reprezentantů územně samosprávných celků, je neopodstatněná a mohu vložit ruku do ohně za to, že něco takového se nikdy nedělo a dít nebude. Návrh, který máte na stole, v sobě nese i další významná rizika.